Dnešní jednání zahájíme bodem 157, tedy odpovědi členů vlády na písemné interpelace. Připomínám, že bezprostředně po projednání bodu 157 budeme pokračovat projednáváním bodu 18, tedy sněmovním tiskem 263, Česká televize a Český rozhlas, první čtení. A upozorňuji, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a poté proběhne jejich losování.